Zároveň jsme vyslali i ke krajským úřadům informaci, že vícenáklady spojené se zabezpečováním těchto služeb, které jsou v tuto chvíli nesmírně důležité a nezbytné, tak ty vícenáklady, odměny a ten provoz jako takový je možné hradit z krajské rezervy, z prostředků, které jsme rozepsali do krajských rozpočtů.

Děkuji.

Druzí mi volají: je třeba přitvrdit, protože to lidi nedodržují. Uvědomme si, v jaké společnosti fungujeme. A je to napříč politickým spektrem.

Proto otevřu další otázky, které spíše souvisí s tím rozdělením společnosti. Všichni odborníci říkají, že se budeme muset naučit s virem žít. Všichni odborníci ale také říkají, že by to mělo být do doby, než bude účinné očkování. Co bude dělat společnost, když přijde návrh na očkování a bude očkovací látka? Já si myslím, že bohužel ano.

Až bude, co se bude dít? Bude povinné, nepovinné? To, co se děje na Slovensku, můžeme si říct, jak to bude vypadat u nás? Zamýšlí se nad tím někdo?

Tak z jakých pohnutek oni jednají? Proč to dělají? Budou to dlouhé soudní spory a budou zase dělit společnost.